Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Česká republika poskytne státní záruku na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých bankami. Státní záruka se poskytne v rozsahu nejvýše 150 miliard korun. Tyto záruky bude ČMZRB, tedy Českomoravská záruční a rozvojová banka, poskytovat s cílem posílení likvidity podniků a zajištění rychlého přístupu k úvěrovému financování podnikatelských subjektů. Podmínkou záruky je skutečnost, že úvěr byl poskytnut podnikateli, který má nejvýše 500 zaměstnanců a jedná se o úvěr určený na provozní financování. V případě podnikatelů a teď prosím už uvádím ty konkrétní zákonné podmínky v případě podnikatelů, kteří zaměstnávají do 250 zaměstnanců, to znamená, že to je vlastně definice malého a středního podniku, je ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 90 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru. Takže pozor 90 procenty bude ručit stát, 10 procenty potom úvěrující banka. V případě podnikatelů, kteří zaměstnávají mezi 250 až 500 zaměstnanci, bude ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 80 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru.

Navržený objem státní záruky 150 miliard korun umožní tak obsloužit až 600 miliard korun prostředků potřebných pro důležité segmenty naší ekonomiky.

V této souvislosti mi dovolte předem reagovat na načtené pozměňovací návrhy k právě předkládanému zákonu, podle kterých se má zvýšit strop portfoliové záruky.

To znamená, čím vyšší zastropování, tím je objem vládní pomoci pro firmy nižší.

Zdůrazňuji, že mnou navržené parametry, nebo respektive Ministerstvem financí navržené parametry, které jednomyslně schválila vláda, byly konzultovány i s Českou národní bankou jako s orgánem dozoru a dohledu, která je ve vztahu ke zdraví našich bank označila za naprosto dostačující. To ovšem cílem mnou předkládaného návrhu jako ministryně financí nebylo. Děkuji vám za možnost projednat tento návrh ve zkráceném řízení, protože rozšíření možnosti poskytování úvěru je pro podnikající subjekty v této těžké době velice, velice důležité.